Prosím, máte slovo.

V zemi, kde si do své Ústavy vepíše svobodu slova, ale zároveň stíhá lidi za vyslovení jejich názoru, který tu má koneckonců každý druhý občan, je něco špatně.

Tohle slovo si zdejší moralisté a vyznavači jediného správného pohledu na svět obzvláště oblíbili.

A to jsou všechno mladí lidé.

A ta buď je, nebo není.

Děkuji za slovo.

Paní kolegyně, vaším prostřednictvím , prosím, nepokřikujte na mě.

Prostě to tak není.

Předpokládám, že vyvolám tím zase řadu dalších technických, ale takový už jsem já. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Maříková. Já musím reagovat na pana kolegu Birkeho, protože on je poměrně nový člen výboru pro bezpečnost.

A možná bych doporučila panu Birkemu, aby se zeptal pana Hamáčka, jak na to tehdy na výboru pro bezpečnost pan ministr reagoval. Pan ministr uznal, že to je chyba, že to tam je, stejně tak jako to uznali jeho kolegové, a ta debata tam probíhala velmi vyhroceně.

Děkuji.